Tady všechny tyto lidi chcete touto změnou zákona poslat pryč od volebních uren.

Zazněla tady také změna, a já ji přece jenom zopakuji, protože je to zase zásadní změna, a to že ve volbách do krajských zastupitelstev mohou podávat kandidátní listiny pouze registrované politické strany, nikoliv například sdružení nezávislých kandidátů atd. To je přece strašný rozdíl proti volbám v krajích a volbám v hlavním městě Praze.